Byli jsme solidární, a dobrovolně solidární. Evropská komise si samozřejmě dělá, co chce, ale na to tam máme premiéra, a měl předsednictví, aby to prosadil. Tak žádejte 40 miliard pro Českou republiku, které jste vydali na ukrajinské uprchlíky!

Já skutečně žasnu nad tím, jak může mluvit o návratové politice. Jaká návratová politika?

To musí někdo vyjednávat.

Takže z hlediska bezpečnosti ten migrační pakt je absolutní katastrofa. Je to ohrožení naší bezpečnosti. A i když samozřejmě, protože jsme vzali ty Ukrajince a nedostali jsme nic. A co se stane potom, až bude úplně plné? Nikdo nevidí, co se děje?

Nemá.

Takže nic jste tam neprosadil. A to je největší horor!

A já říkám, že je to ideologie.

Co se smějete? Tady je napsáno: nižší důchody. Nižší důchody.

Tak se to naplnilo. No tak podnikatelé...

Já jsem založil hnutí proti korupci.

Nechci. Uprchlíci, vítejte. Toto všechno. Tak si můžeme pouštět ta videa, emisní povolenky pan ministr odchází. Takže to, co jsme říkali, se naplnilo.

Úplně v rozporu. Takže já znovu navrhuju, aby pan premiér změnil tu pozici, aby se přidal na stranu Polska.

A lidí. Je to organizovaný zločin.

Zaplatili pašerákům. Je to nepřijatelné. A je to obrovské nebezpečí pro Evropu. Obrovské. A my budeme sledovat, pane premiére, jak se k tomu budete chovat. Já vám držím palce, aby se něco nestalo u nás. Nechci! Takže všechno špatně. V Evropě jste nevyřídili pro Českou republiku vůbec nic. Vy nechápete, co jsou to české zájmy. Že nám nikdo nic zdarma nedá.

Protože to domluvil blbě. Já vám za to děkuji, pane premiére.

Dobře, děkuji.

To by byly v mezičase došlé omluvy.